A nyní to klíčové, na co všichni čekáme, je ten znalecký posudek.

To ovšem závisí na tom znaleckém posudku, jak bude zpracován. Pokládal jsem za svoji povinnost vás o tom takto informovat, jakkoliv rozumím tomu, že jsem svým vystoupením už nemohl ovlivnit vaše hlasování při usnesení, které bylo přijato. Děkuji. Jenom připomínám, že nejsme ani v tomto bodě, jsme mezi body a vystupují ti, kteří mají přednostní právo. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za to. Já navážu na vystoupení pana místopředsedy vlády a ministra vnitra pana Hamáčka a řeknu vám jenom ten aktuální vývoj, protože ono to tady padlo. Já jsem byl v mezidobí dvakrát ve Valašském Meziříčí, včera a v pátek minulý týden. Včera, jak víte, došlo k dalšímu úniku, já zároveň říkám neznámé látky ne nebezpečné látky, neznámé látky.

Pan ministr vnitra se vyjadřoval k tomu prvnímu, tam to dále šetří policie s dozorem státního zástupce.

Je tam žádost správce.

A chtěl bych říct ještě oproti tomu, co jsme se bavili minule, že já jsem v mezidobí navrhl za prvé, že připravíme společně s Ministerstvem zemědělství další novelu vodního zákona, kde bude výrazně zvýšen trest z 5 na 50 milionů jako sankce.

Hasiči se jasně přihlásili k tomu, že by to chtěli lépe navázat na zákon o integrovaném záchranném systému.

To si myslím, že bude zásadní posun, a to budeme dělat s podniky povodí.

Chci říct, že na tom byla naprostá shoda se všemi složkami, s rybáři, s integrovaným záchranným systémem, s vodoprávními úřady ať už místními, nebo krajskými, s Povodím Moravy a s dalšími, kteří se tam sešli. Takže to je ten vývoj od té doby. A já navážu na pana ministra vnitra a chci jasně říct, že absolutně neexistuje, že by někdo, kdokoliv, někam něco zakopával. Každý den se objevuje nějaká nová vyšetřovací hypotéza.

Takže představy, že tady někdo něco dělá, jakési spiknutí, aby zametal stopy, jsou opravdu neuvěřitelné.

Jenom říkám, co se kolem toho vlastně všechno rozpoutalo, a navazuji na to, co říkal pan ministr vnitra, abychom skutečně s těmi vyjádřeními byli opatrní. Já mám plně důvěru v Policii České republiky, v orgány činné v trestním řízení a tam ty ostatní věci jasně pokračují.